A my plníme, a splníme, co jsme slíbili.

Tady je to vidět.

A hlavně byla debata, ano, kolik je nástupní plat mladých učitelů. Tak tady máte porovnání .

Takže pro nás jsou pedagogové, učitelé absolutní priorita, protože tam samozřejmě to všechno začíná.

Všichni ostatní dostanou 1 500 korun měsíčně do tarifů na zaměstnance a současně jsme zrušili první stupnici platových tarifů.

A v tom budeme pokračovat. My potřebujeme samozřejmě navyšovat platy, my potřebujeme dát záruku lidem, aby se nebáli utrácet.

A my jsme za šest let, jsme za jeden rok dali stejně jak vloni za pět nebo šest let.

Takže jednoznačně plníme. A samozřejmě bavíme se o reformě důchodů, která... čekáme samozřejmě, jak dopadne komise důchodová.

Co se týká věku odchodu do důchodu, tam neplánujeme žádné změny. To bych chtěl zdůraznit.

To není vůbec hlasovatelné. Za další. Chtějí snížit výdaje na dávky nemocenského pojištění pod úroveň očekávané skutečnosti letošního roku. Chtějí snížit výdaje na dávky státní sociální podpory, čímž by bylo ohroženo vyplácení navýšeného rodičovského příspěvku.

V kapitole Všeobecná pokladní správa je navrženo ze strany opozice a ODS snížit výdaje na podporu exportu.

Takže je to absolutně nepřijatelné.

Kosmické aktivity představují stabilitu a protiváhu negativním ekonomickým trendům.